Hrozba toho, že se regulátor dopustí zásadní chyby, která bude pro daňové poplatníky velice drahá, by měla vést k tomu, že stát bude přistupovat k regulaci mnohem svědomitěji. Očekávaný postup, tj. schvalování návrhu poslance Volného, v případě jeho přijetí nastavení nových podmínek a následné schválení komplexního návrhu o rok později, výše uvedeným požadavkům na kvalitní regulaci neodpovídá.